Nemám radost z toho, jaké ty deficity jsou. Ale nemůžeme, a jsem si tím úplně jistý, nemůžeme potlačit ty první dva pilíře.

Často ve veřejném prostoru je důraz kladen na to, abychom zvýšili daňové příjmy, respektive abychom zvýšili daně.

Tak nevšiml jsem si, že by kdokoliv v Poslanecké sněmovně, kterýkoliv klub navrhoval nějaké podstatné zvýšení daní, a tím pádem podstatné zvýšení příjmů.

Že jsme věděli, když jsme hlasovali, co to znamená. Já jako ministr financí jsem věděl, že to sníží daňové příjmy. Mám ještě jeden příklad.

Zvyšuje to deficit? Zvyšuje.